Myslím, že to je vidět na výboru, na podvýboru.

A myslím si, že tato věc byla hraniční, resp. za hranicí. Já jsem tady citoval, kolik poslanců vlastně ve finále na to děkovalo.

Děkuji. Nenavrhuje. Můžeme tuto interpelaci uzavřít.

Děkuji.

My to neumíme, nebo nechceme to umět.

Samozřejmě je zde odkazováno na to, že to je zodpovědnost vedení úřadu. Jasně.

Je to prostě standardní práce analytická. Není to nic, co by narušovalo trestní stíhání.

Nedáme, nedáme, nedáme.

Prostě tak otázka absolutně nezněla. Takže zase finanční prostředky, jak jsou vynakládány.

Prostě nebylo uděláno evidentně nic. A dokonce jsem se dověděl, což pro mě bylo jaksi šokující, když jsem se ptal protože to je pro vaši informaci jedna velká množina neznámých mrtvých z doby komunistického režimu, ti, kteří zahynuli ve vazbách, při vyšetřování, ti bohužel nejsou ve statistikách třeba těch mrtvých na hranici nebo popravených, ti prostě zmizeli v tom systému administrativním komunistické moci. Je to velmi vysoké číslo.

Ten odkaz mi připadá fakt...